A podporuji návrh rozpočtového výboru. Děkuji. Děkuji, pane předsedající.

Děkuji za podporu. Děkuji. Kdo dál v podrobné rozpravě? Nikoho nevidím, i podrobnou rozpravu končím. Končím tedy druhé čtení tohoto návrhu. Je před námi rozhodnutí, jak dál postupovat.

Ano, rozumíme si? Pokud není námitek, rozhodneme o tom, že přistoupíme ke třetímu čtení bezprostředně, v hlasování číslo 24, které jsem zahájil, a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám. Návrh byl přijat. Budeme tedy pokračovat třetím čtením.

Nikdo se ve třetím čtení do rozpravy nehlásí, proto rozpravu končím.

Ptám se, jestli má někdo jiný návrh alternativní. Není tomu tak. Ptám se, kdo je pro tuto proceduru hlasování. Kdo je proti? Děkuji vám. Budeme tedy pokračovat hlasováním o jednotlivých návrzích. Prosím tedy o návrhy a stanoviska. První návrh.

Stanovisko?

Kdo je proti? Děkuji vám. Druhý návrh.

Stanovisko?

Kdo je proti? Děkuji vám. Návrh byl přijat.

Stanovisko?

Kdo je proti? Děkuji vám. Návrh nebyl přijat. Stanovisko?

Kdo je proti? Děkuji vám. Návrh nebyl přijat.

Kdo je proti? Děkuji vám.